Kdo je proti?

Paní ministryně, stanovisko?

Návrh byl zamítnut. Tímto jsme se podle mého vypořádali se všemi pozměňovací návrhy a mohli bychom hlasovat o návrhu jako celku. Ano, takže o všech návrzích bylo hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona a já přednesu návrh usnesení. Ano, tak pan poslanec Votava. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Nezpochybňujete hlasování. Chápu to dobře?